Dobrý den, pane předsedající, kolegyně, kolegové. Předkládaný zákon reaguje na situaci, která se stala a o které všichni víme, s paní Janákovou, protože podle současné právní úpravy musí předseda senátu vždy v případě těhotenství či mateřství ženy dítěte mladšího do jednoho roku, která byla odsouzena k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, rozhodnout o tom, že výkon takového trestu se odkládá, resp. přerušuje, a to do jednoho roku dítěte. Tato úprava ve své podstatě je funkční, ale má svoje limity a na daném případě jsme viděli, že ne úplně to bylo vhodné. Cílem předkládaného návrhu je možnost dát předsedovi senátu pravomoc rozhodnout o tom, zda těhotná žena nebo matka dítěte do jednoho roku jeho věku, která byla odsouzena což podotýkám za zvlášť závažný zločin, bude mít z tohoto důvodu povolen odklad výkonu trestu nebo dojde k jeho přerušení. Pokud se tak nerozhodne, žena zůstane ve výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody, případně bude povinna nastoupit jeho výkon. U žen odsouzených za přečiny nebo zločiny, které nejsou zvlášť závažné, bude zachována stávající úprava, neboť jejich pobyt na svobodě nebude představovat s ohledem na charakter závažné trestné činnosti tak vysoké riziko pro společnost, které by převážilo nad zájmy dítěte, v jehož nejlepším zájmu přirozeně je, aby bylo se svou matkou.

Budu rád, když to podpoříte. Děkuji.

Pan poslanec Ondráček by se ujal role zpravodaje.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Já tedy poprosím paní zpravodajku o stručné úvodní slovo. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zástupce předkladatelů návrhu zákona uvedl již vše potřebné. Domnívám se, že není správné, aby pouze těhotenství bránilo výkonu trestu. Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Ondráček. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Já vám děkuji.

Takže budeme, sice nezvykle, ale myslím si, že to můžeme pan Farský je také podepsaný?